Závěrem mi dovolte říci: Myslím, že kolega Kolovratník se své funkce ujal velmi dobře, a za podpory všech ostatních kolegů z jednotlivých klubů jsme dnes ve třetím čtení. A z mého pohledu musím říci, že takto závažné zákony, pokud jdou zákonem poslaneckým, tak to není úplně pravé ořechové.

Já bych také ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili na procesu tvorby tohoto návrhu, a Starostové a nezávislí podpoří tento zákon. Hlásí se prosím někdo ještě do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám, se zda je zájem o závěrečná slova. Zájem o závěrečná slova není.

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování, která vychází z usnesení hospodářského výboru, samozřejmě po diskusi s legislativním odborem Kanceláře sněmovny. Procedura hlasování by vypadala následujícím způsobem: Za prvé bychom hlasovali o legislativně technických připomínkách. Tady připomínám, že jsou pouze dvě, jak ze strany pana poslance Kolovratníka, tak ze strany pana poslance Zahradníka. Následně bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru B2. Za třetí, pozměňující návrh ústavněprávního výboru B1. Za čtvrté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F2.

Za další, pozměňující návrh pana poslance Grospiče. Za deváté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F3. Za desáté, zde se jedná o společný návrh paní poslankyně Balcarové a Čižinského, což je označeno pod bodem G. Za další bychom hlasovali o pozměňujících návrzích hospodářského výboru ve znění všech pozměňujících návrhů, které, předpokládám, budou odsouhlaseny. Předposlední bod bude pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F1. A jako poslední bychom hlasovali o návrhu jako celku.

Dopředu avizuji, že jsem si dal práci a před každým pozměňujícím návrhem vás v jedné větě seznámím, o čem vlastně ten pozměňující návrh je, abyste všichni dobře věděli, o čem se hlasuje. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přistoupíme ke schválení procedury, tak jak byla vámi navržena, a to hlasováním. Kdo je pro proceduru navrženou panem zpravodajem? Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Prosím, pokračujte. Děkuji vám, pane místopředsedo. Tudíž budeme pokračovat podle schválené procedury hlasování. Začínáme bodem číslo 1, což je odsouhlasení legislativně technických připomínek. Já už je číst nebudu, byly tady řádně načteny. Jedná se o připomínky pana poslance Kolovratníka a pana poslance Zahradníka. Mé stanovisko doporučuji. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji. Druhé hlasování jedná se o pozměňující návrh ústavněprávního výboru označený písmenem B2. Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Přikročíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu. Tady bych chtěl upozornit vás všechny, že se jedná o fikci souhlasu, o které jsme tady před malou chvílí diskutovali. Prosím stanovisko navrhovatele. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jedná se o pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 160 poslanců, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňující návrh předložil pan poslanec Jan Zahradník.

Stanovisko hospodářského výboru nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 62, přihlášeno 160 poslanců, pro 23, proti 111. Tento pozměňující návrh nebyl přijat. Dalším hlasováním bude pozměňující návrh, který předložil pan poslanec Ferjenčík. A je to problematika týkající se doručování vyhláškou, o které jsme tady taktéž diskutovali. Stanovisko hospodářského výboru nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 159 poslanců, pro 20, proti 127. Tento pozměňující návrh nebyl přijat. Děkuji.

Stanovisko hospodářského výboru nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 64, přihlášeno 160 poslanců, pro 19, proti 111. Ani tento pozměňující návrh nebyl přijat.